Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 37. schůzi Poslanecké sněmovny.

Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 67 poslanců a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 9. září tohoto roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Oldřicha Černého. Má někdo jiný návrh? Návrh nevidím. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro schválení těchto dvou ověřovatelů? Kdo je proti?

Nyní eviduji několik přihlášek s přednostním právem a jako první se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Jan Jakob. Připraví se potom pan poslanec Tomio Okamura, Radim Fiala a paní poslankyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

U následující schůze obdobně s tím, že se k záležitosti vyjádří ještě pan ministr Jurečka, tudíž stahuji svoji přihlášku a své vystoupení končím. Tu dohodu respektuji. Já vám děkuji. A nyní tedy...

Chcete oznámit dohodu o změně přednostních práv? Děkuji za slovo, já opravdu nezdržím. Jenom jsem chtěl ubezpečit pana předsedu Jakoba, že i my držíme svoje slovo, a stahuji svoji přihlášku z toho programu. Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní tedy v tom pořadí, jak zůstala přednostní práva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, páni ministři.

Většina českých domácností totiž zažila něco, co roky a po léta nepoznala a co někteří členové domácností nezažili snad vůbec nikdy, a to je strach o finanční stabilitu, který se stal jedním z nejdiskutovanějších problémů dnešních dnů. Problém nárůstu spotřebitelských cen jsme cítili už od konce minulého roku. Mnozí z vás si jistě pamatují na poměrně dynamický nástup nárůstu cen elektrické energie, plynu, který musela řešit už i minulá vláda, jejíž jsem byla členkou.

Ano, je zcela objektivní pravdou, že meziměsíční inflace stoupla v srpnu o nejnižší hodnotu za tento kalendářní rok, jenže to neřeší problémy českých občanů.